Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, po poněkud náročnějším předchozím bodu myslím, že si dáme něco méně kontroverzního.

A v poslední řadě potom potřebujeme ještě doimplementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2017/541 Já myslím, že je možné v klidu vyslechnout úvodní slovo pana ministra. Pokud diskutujete jiný problém, prosím v předsálí, ať má pan ministr důstojné prostředí pro svůj přednes. Děkuji vám. Velmi děkuji, pane předsedající.

Prosím o podporu.

Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Předkládaný materiál si klade za cíl reagovat na požadavky mezinárodního společenství, které se Česká republika zavázala naplňovat, případně se k tomu chystá, a to ratifikací příslušných úmluv a svým členstvím v Evropské unii. Tyto požadavky se týkají celkem šesti tematických okruhů: praní špinavých peněz, násilí na ženách a domácí násilí, terorismus, maření spravedlnosti, úplatkářství a v neposlední řadě urychlené uchovávání dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení. Předkládaný návrh zákona proto v některých ustanoveních mění, zcela ruší a nahrazuje či doplňuje trestní zákoník, trestní řád a některé další zákony, jak jsou uvedeny v jednotlivých částech tohoto sněmovního tisku. Předkladatel je veden snahou, nebo spíše povinností uvést naši trestněprávní legislativu do souladu s mezinárodním právem a právem Evropské unie, resp. provést implementaci právních předpisů EU do právního řádu České republiky. Tento záměr dokládá výčtem mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie dopadajících na výše uvedené oblasti, které byly vytipovány v rámci návrhu zákona. A že nejde o poslední oblast, je více než zřejmé. Prvním cílem předpokládané novelizace je odstranit legislativní nedostatky zjištěné Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, známe pod pojmem MONEYVAL, a to v rámci čtvrtého kola hodnocení.

Ministerstvo spravedlnosti se hodnotitelům výboru při jejich oficiální návštěvě v České republice snažilo obhájit stávající právní stav a schopnost České republiky postihovat tento druh kriminality. Hodnotitelé se s vysvětlením právní úpravy podpořené judikaturou a odbornou literaturou však nespokojili, považovali tvrzení za nedostatečně podložená praxí a konkrétními judikáty, neboť počet a závažnost případů postihovaných v České republice byly během hodnocení shledány jako nízké. Dali zcela jasně najevo, že je třeba velmi rychle splnit doporučení týkající se trestněprávní úpravy praní špinavých peněz. Statistika tak zvítězila nad věcnými argumenty. Předkladatel proto předkládá materiál, o kterém uvádí, že současná právní úprava praní špinavých peněz a s tím související potírání financování terorismu v trestním zákoníku neodpovídá zcela úpravě obsažené v mezinárodních smlouvách, jejichž stranou je i Česká republika, a proto bylo přistoupeno k tomuto návrhu novelizace. Po vzoru mezinárodních smluv mají být doplněna definiční ustanovení trestního zákoníku o legalizaci definice nástroje trestné činnosti a výnosu z trestné činnosti. Je také poukazováno, že lze v mnoha případech velmi obtížně trestně postihnout některé případy sofistikované majetkové trestné činnosti, kdy jako příklad může sloužit roztříštěnost trestního postihu přímých a nepřímých výnosů z trestné činnosti.

Nově se také zavádí § 216a, zvláštní ustanovení o trestání. Pro tuto oblast vládní návrh předpokládá přechodné ustanovení, podle kterého na trestní stíhání pro trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti účinné před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 163 trestního řádu účinného přede dnem nabytí tohoto zákona. Dovolím si však tvrdit, že nedostatky, které na tomto úseku boje s kriminalitou určitě existují, lze více než v rovině legislativní spatřovat v rovině aplikační, a to zejména v obtížnosti dokazování subjektivní stránky legalizační trestné činnosti a také dohledatelnosti výnosů, které jsou ukrývány v zahraničí, kde neexistuje, nebo diplomaticky řečeno vázne efektivní justiční spolupráce. Stopy jsou často zahlazeny a tok výnosů nelze vysledovat nebo jsou již spotřebovány. Samostatným problémem, ale stále více aktuálním, je personální nedostatečnost obsazení, nebo dokonce poddimenzovanost specializovaných policejních orgánů.

Kdo problematice rozumí, ví, o čem hovořím.